Prosím.

Proto úplně nejsem ten typ politika, který prostě kafrá do všeho.

Odpovím i na tu záležitost s interpelacemi.

Interpelace nebyly. Tak co nám chcete říkat?

Můžeme si vytahovat jednotlivé věci.